Vím, že někteří kolegové na hospodářském výboru s tím mají mentální problém a hovoří o výrazných nákladech navíc. Požádal o to management firmy. Byly to původně takové žlutomodré barvy, nyní do oranžova, takový ten moderní styl výhybek. Probíhá to, děje se to. A tady jde pouze, jak říkal velmi dobře Milan Feranec, o zkrácení názvu na Správa železnic.

Je to umožnění v mimořádných událostech při nehodě, vykolejení vlaku a potřebě odstranit nehodu hasičům, aby na takovouto vyloučenou kolej mohli vyjet i bez licence strojvedoucího. Tady opravdu musím říci, že byť SŽDC, a to je pravda, nemá z tohoto návrhu velkou radost, tak jim dáme do ruky ne povinnost, ale možnost kácet dřeviny, které mohou ohrozit dráhu. Opravdu paní kolegyni Balcarovou mohu ujistit, že zákon 114 nebude tímto nijak dotčen nebo výrazně poškozen.

Je to jakási křivka, kde s rostoucí vzdáleností roste i výška onoho stromu.

Tolik v obecné rozpravě. Jako zpravodaj avizuji, a je to velmi jednoduché, budu držet návrh procedury tak, jak ho ve svém usnesení schválil garanční hospodářský výbor, plus eviduji informaci kolegyně Matušovské, která stáhla některé ze svých pozměňovacích návrhů, a na začátku vás poprosím, abychom o tomto stažení hlasovali a souhlasili s tím, že její návrhy nebudou poté podrobeny hlasování Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan Kolovratník nemá zájem, pan kolega Novák za výbor pro bezpečnost taky nemá zájem. Požádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Proceduru, pane zpravodaji. Děkuji za slovo.

Je to z toho důvodu, že jsou v naprosto totožném znění.

Teď se omlouvám. Pro stenozáznam to musím opravit. Teď jsem vám podal špatnou informaci. Tam není ta totožnost. Omlouvám se. Pro stenozáznam opravuji tuto informaci. Další krok bude pozměňovací návrh G1. A v tomto případě, ať už bude, nebo nebude přijat, je nehlasovatelný pozměňovací návrh I4. tady máme ono totožné znění.

Pak jsme opět u totožného znění poslance Milana Ferance F5, který je totožný s I5. To znamená, ať už bude, nebo nebude odhlasován, je nehlasovatelný I5.

Pokud nebude přijat, budeme hlasovat G2. To znamená, pokud by G6 byl přijat, je nehlasovatelný I3.

Tento návrh, který jsem vám přednesl, přesně odpovídá proceduře, kterou prošel garanční hospodářský výbor, a i v tomto pořadí zaujímal stanoviska k jednotlivým návrhům. To byl návrh procedury. Má někdo nějaký návrh k proceduře?

Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura byla schválena. Nejdříve onen souhlas se stažením pozměňovacího návrhu kolegyně Matušovské, jak ho nyní specifikoval zpravodaj.

Kdo je proti? Děkuji vám.

A nyní tedy můžeme legislativně technické návrhy. Ano, pane zpravodaji?

Děkuji vám. Návrhy byly schváleny.

Prosím o hlasování o návrhu A1, týká se změny definice zařízení služeb.